Připravujeme změnu zákona, kde bychom chtěli za prvé rozšířit zákonné důvody pro bezúplatný převod, což bezesporu může být bytová výstavba, a současně tam chystáme nový institut, že v okamžiku, kdy to nebude zákonný důvod pro bezúplatný převod, tak bychom přednostně v nějakém termínu nabídli samosprávě možnost koupit to za znalecký posudek, protože všichni víme, že třeba účastnit se dražeb je pro samosprávy hrozně složité a komplikované, jak, jakou kompetencí vybavit toho, který jde dražit za samosprávu. Tento model by to mohl usnadnit. To znamená, pokud obec bude o to stát, stát předloží znalecký posudek, obec řekne ano, můžeme to prodat rovnou, když změníme zákon. Já myslím, že to jsou všechno dobré principy, abychom našli vhodné pozemky pro výstavbu.

A ty už dotované nejsou. A myslím si, že i to, že se možná zvýší ta spoluúčast, současně se více budou zvažovat budoucí provozní výdaje, by mohlo vést k tomu, že ty projekty budou nakonec úspěšné a povedou k vyšší finanční stabilitě veřejného sektoru jako celku.

Já děkuji. Tak já bych chtěla panu ministrovi poděkovat. Já jsem totiž netušila, že se zabývá tím projektem na dostupné bydlení Ministerstvo financí, to je teda pro mě překvapení... Dobře, dobře, dobře. Takže já si počkám, jak to dopadne. Jenom bych reagovala na pár věcí, které jste tady řekl, pane ministře.

A to je ten problém, který v podstatě tady opravdu nastává, že obce nemají ty byty k dispozici, v podstatě ti lidé opravdu nemají kam sáhnout a starostové by měli být ti, kteří opravdu by se měli postarat o bydlení. Ono to vyplývá i ze zákona o obcích. O kvalitu života, bydlení a tak dále, to je i ze zákona o obcích dáno samozřejmě obcím a hlavnímu městu Praze a městům jako takovým. Hodnotové mapy nájemného. To není pravda, pane ministře. Já si spíše myslím, že tady by stálo za to se podívat na to, jestli tu kompetenci nedat zpátky Českému statistickému úřadu, který by opravdu zjišťoval ty ceny, protože to mu přísluší. On má samozřejmě zjišťovat ty věci tak, jak se mají. Takže to není pravda. My jsme to předali. Jenom když se bavíte o tom tržním, tak skutečně tady prostě Čas.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Upravoval jsem to tak, aby to bylo prospotřebitelské, to znamená 1,5 %, horní limit 50 tisíc a rozšíření těch životních situací tak, aby spotřebitelé mohli bez sankcí splatit tu hypotéku u těch situací, ke kterým docela často dochází a kde jsou sankcionováni a nemůžou se tomu vyhnout rozvod, prodej nemovitosti a podobně. Nicméně tohleto všechno se dělo úplně v jiné době.

To se má projednávat samostatně.

Teď se těm lidem všechno zdražuje, zvyšují se daně a podobně.

Protože vy jste víceméně řekl, že tím hlavním aktérem je Česká národní banka, případně potom tedy může něco dělat i vláda. Ale tak to není. Není to tak. Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu, čili nízkou inflaci, na tom se shodneme. Ale to neznamená, že Česká národní banka nebo centrální banka obecně je tím nejhlavnější. Vždycky je to podle charakteru té inflace. Pokud se jedná o inflaci taženou poptávkou, nepochybně máte pravdu, tím hlavním aktérem musí být centrální banka a má celou řadu nástrojů, zejména tedy úrokové sazby, případně posilování kurzu. Pokud se nám to překlápí do inflace nabídkové nebo říkejme nákladové inflace, v tu chvíli ustupuje ta role centrální banky a je to více o nástrojích fiskálních, neříkám jenom, ať už je to určitá míra regulatoriky.

Tam, máte pravdu, pracuje centrální banka. Ale pozor, jasně už naznačila, že se začíná stávat, že začíná růst v důsledku růstu cen energií.